Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, stojíme před obdobím nové vlády a bylo by laciné zde říkat, že všechno v programovém prohlášení je úplně špatně. To bychom vypadali stejně nevěrohodně jako opozice v minulém volebním období a voliči by se nám vysmáli.

Podařilo se nám stabilizovat strukturu ministerstva i armády a rozjet, a hlavně dotáhnout zásadní strategické projekty.

Za poslední roky se ale situace výrazně zlepšila.

Plánovaný nárůst financí pro naši obranu proto maximálně podporuji.

Nebylo to přitom jenom o výboru pro obranu, ale také o odvaze našich vlád a dobrém řízení našich ministrů.

A už jako samozřejmost bereme, že se nakupují česká vozidla Tatra a Titus.

A to vše se povedlo bez jakýchkoli skandálů. Ale vraťme se k programovému prohlášení. Nenabízí žádná řešení, žádné recepty. Sliby jsou neurčité, neměřitelné, obtížně vyhodnotitelné.

Těším se na návrhy zefektivnění akvizičního procesu a změnu zákona o zadávání veřejných zakázek. Již nyní jsou všechny významnější obchody prováděny s využitím výjimek nebo jednacích řízení, které jsou v zákoně speciálně upraveny pro armádu.